A pak ke kolegovi Benešíkovi. Pane kolego prostřednictvím předsedajícího, můžete mi říct, jak by si pan ministr ve vládě, kde sedíte i vy, máte možnost kontroly, jak by si přihrával dotace. Mě by zajímal ten mechanismus. Řekněte mi to. Mě to zajímá jako občana, jako člověka, jako poslance. Pan poslanec Kučera, jeho faktická poznámka. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já možná i částečně odpovím mému předřečníkovi, jak se to dělá.

Z veřejných zdrojů tady můžu citovat, že do firmy Čepro dodávají dvě Babišovy firmy, to znamená firma Preol a Primagra. Mně to připadá docela zajímavé.

To znamená od doby, kdy pan ministr Babiš nastoupil jako ministr financí, dvojnásobně narostl nákup firmy ČEPRO u jeho firem ve skupině Agrofert. A třetí dodavatel po razii daňové Kobry skončil. Kdo řídí daňovou Kobru prosím? Opět Ministerstvo financí Andrej Babiš. Stačí vám to takhle, pane kolego? Děkuji. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Černoch, pan poslanec Blažek, pan poslanec Benešík, paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Těm se od druhé světové války až do dnešního dne dařilo a daří dobře. Tam byly životní osudy zcela jiné. Po panu poslanci Kučerovi dám druhý příklad, jak se to dělá. Pan ministr Babiš má jako ministr financí zásadní vliv na kapitolu rozpočtu pana ministra Jurečky. Řekne panu ministrovi Jurečkovi: Budete mít, pane ministře, třikrát více peněz pro potravináře, ale jenom za předpokladu, že dotace budou dostávat jenom ty velké. Ale ty velké, které mají minimálně 250 zaměstnanců. Pan ministr Jurečka chce být úspěšný ministr, takže s ministrem financí takovou dohodu uzavře. Dostane skutečně třikrát více peněz pro potravináře a pan ministr Jurečka vypíše, že je to jenom pro ty velké. Takže dominantní část těchto dotací dostane Agrofert. A takhle to bohužel také prochází. Takže alespoň zákon by měl říct, že takto se to dělat nebude, byť souhlasím s tím, že ten, kdo je celý život zvyklý jako komunistický prominent zákony obcházet, bude je obcházet dál. Ale zákony se obcházet nemají. Další faktická poznámka pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Blažek, pan poslanec Benešík, paní poslankyně Válková, pan předseda Faltýnek, pan poslanec Birke, paní poslankyně Lorencová. Já bych se chtěl zeptat a reagovat na slova pana kolegy Benešíka. Jaká je tedy pravda? Celou dobu se prezentoval tento zákon, že to je zákon, který má narovnat určité prostředí. A pan kolega Benešík, vaším prostřednictvím, řekl, že to je zákon, který je, a několikrát to zopakoval, namířen proti jednomu člověku. A já si myslím, že zákony se ale nemají dělat proti jednomu člověku. Ať je to Lojza, nebo Pepa, ať je to kdokoliv. Zákony se mají dělat tak, aby narovnaly určité prostředí. Jaká je tedy pravda? Tak je to zákon, který je namířen proti jednomu člověku, anebo je to zákon, který narovnává určité prostředí? Protože během doby, kdy se projednával, tak i v médiích se to komunikovalo tak, že i pro ministry je to zákon, který jim pomůže, protože pak nemusí čelit neustálým narážkám na to, že jsou ve střetu zájmů, a nemusí se neustále hájit a obhajovat. Ale v této chvíli je to tedy zákon proti jednomu člověku? Velmi závažnou věc. V kolika médiích se to objevilo? Nikde jinde. Pro mě osobně je to opravdu velká kauza a myslím si, že by o tom média měla psát. Tady to najednou běží v přímém přenosu. Jaká je tedy pravda, pane kolego Benešíku? Je to zákon proti jednomu člověku, nebo je to zákon, který narovnává určité prostředí? Děkuji. Pan poslanec Benešík faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Válková, pane poslanec Faltýnek a další. Ale využiji toho času, který mám, abych odpověděl. Nejsem žádným proponentem tohoto zákona.

A já to vnímám tak. Opravdu ten zákon tady nebudu jak lev hájit. Myslím si, že není špatný. Ale jsem trošku skeptický k tomu, jaký bude jeho dopad. Přesto tvrdím, že není namířen proti jednomu člověku, byť někdo to takhle prezentuje.

Takže já si myslím, že to je obecný zákon. A Andrej Babiš sloužil jako příklad. Jako někdo, kdo upozornil na to, že tato situace může nastat. A koneckonců mám dojem, že i nastává. Nadřazenost je pouze v určitých oblastech, kde se Česká republika společně i další státy dohodly, že ta nadřazenost tam bude.

Děkuji. Paní poslankyně Válková její faktická poznámka. Paní poslankyně není přítomna, tudíž jí faktická poznámka propadá. Pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Birke, paní poslankyně Lorencová.

Pouze domněnky, že by mohlo býti. Mohlo by býti.

Děkuji. Pan poslanec Birke a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Lorencová, pan poslanec Fiedler, pan poslanec Štětina. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se možná zeptat, jestli to dobře chápu, tady je celá řada komunálních politiků, současných místostarostů a starostů.

To je přece střet zájmů.